S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, pane senátore. Dlužno říct, že by asi neměli vystupovat lidé, kteří si hodně pamatují.

Válku zpravodajských služeb tady opravdu nechceme.

Snad někdy příště. Já vám děkuji, pane předsedo. Pan senátor chce reagovat. Prosím, pane senátore. Já jenom využiji chviličku a přečtu omluvu. Z dnešního jednacího dne od 15 hodin do konce jednacího dne a zítra 6. září po celý pracovní den se omlouvá z pracovních důvodů paní poslankyně Marie Pěnčíková. Prosím, pane senátore. Pan poslanec Kalousek si možná něco pamatuje, ale asi to není tak přesné. Já jsem v době, kdy byl výbor pro obranu a bezpečnost sloučen v jeden celek, byl předsedou tohoto výboru a nijak jsem si nestěžoval. Ale potom došlo k nějakému politickému zemětřesení a tehdejší ministr vnitra byl jaksi odejit, takže potřeboval nějakou funkci, a proto se ty výbory rozdělily. Určitě jsem nebyl z těch, kteří by pro to hlasovali nebo horovali, aby k tomu rozdělení došlo.

Á, máme tady faktické poznámky. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, byť v hodně otázkách se shoduji s kolegou Kortem, vaším prostřednictvím, tak v těchto otázkách vypuštění slova bezpečnost máme každý na to názor jiný. A já si myslím, že tady nezazněla jedna hodně podstatná věc. V současné chvíli, v současné bezpečnostní situaci, v situaci, kdy se skutečně prolínají věci, které probíhají v rámci Vojenského zpravodajství, předávání informací ze zahraničí do České republiky a zpětně, tak je namístě, aby Vojenské zpravodajství toto oprávnění mělo. Nejsem takovým pamětníkem jako můj předřečník pan senátor Bublan, ale takové to slučování a rozdělování výboru pro obranu a bezpečnost bylo politickým koloritem všech, kteří tehdy byli v nějaké vládě. Jednou to dělala naše vláda, jednou to dělala vaše vláda, takže tohle pro mne nemá žádnou relevanci. Myslím si, že se skutečně pohybujeme v bezpečnostním prostředí, obranném prostředí, kdy bychom měli tyto informace i po vzoru jiných zemí mít možnost, aby je sdílely zpravodajské služby, aby se tyto informace skutečně dostaly k těm, kteří tvoří nejenom to bezpečnostní prostředí v České republice, ale kteří i mohou komunikovat se svými zahraničními partnery na úrovni Vojenského zpravodajství. Takže náš klub nemá problém s tím původní návrhem, který, ano, jak tady správně Dan Korte řekl, nebo kolega Kalousek řekl, předkládal ještě náš kolega, člen tehdejšího výboru pro obranu pan Petr Nečas. Já vám děkuji za vzorné dodržení času, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček, připraví se pan poslanec Fichtner. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Já poměrně často s panem poslancem Kortem nemám podobné názory, ale tentokrát ano. Takže to, co řekl pan poslanec Korte, s tím se ztotožňuj.

Takže já jsem pro to, abyste se znovu zamysleli nad tím, co řekl pan poslanec Korte, a podpořili tu verzi, kterou jsme jednou už podpořili zde v Poslanecké sněmovně, to znamená, nepodpořili senátní návrh, ale podpořili to, co jsme schválili poprvé tady. Já vám děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne. Já bych jenom připomněl, o co zde jde.

Tato změna by znamenala poměrně zásadní zásah do koncepce zpravodajských služeb České republiky.

Bohužel toto se nestalo, je to trošku taková partyzánská akce bohužel.

Děkuji, pane předsedající. Pan poslanec Fichtner se dopustil manipulace nepravdivé. Ano, Úřad pro zahraniční styky a informace je rozvědka, Bezpečnostní a informační služba je kontrarozvědka, Vojenské zpravodajství je obojí.